Primili ste Izveštaj (sa ispravkom) Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Izveštaj Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Ljuban Panić. Da li neko želi reč? Izvolite. Predlažem da dok se ne raščisti gužva date pauzu, pa da onda nastavimo u nekoj pristojnoj atmosferi da radimo. Molim sve narodne poslanike da obezbede da možemo da nastavimo rad u normalnim uslovima. Molim vas da nastavimo da radimo po amandmanima iz ove tačke Predloga zakona. Da li se neko javlja na amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Ljuban Panić? (Ne) Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Teodora Vlahović i Biljana Hasanović Korać. Da li neko želi reč? Izvolite. Ovim amandmanom na član 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, stavili smo amandman iz razloga što smatramo da je

Zahvaljujem se predsedniče. Uvaženi predsedniče, uvaženi predlagači, na član 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koleginica Biljana Hasanović i ja stavili smo amandman s obzirom da smatramo da je neopravdano iz ovog dela izbačeno delo učinjeno iz nehata. Možemo da razumemo i da uvažimo sve razloge, potrebe za onim delom dopune Krivičnog zakonika koji se odnosi na kvalifikovano delo kada se radi o oštećenju, o krađi, o uništenju bitnih uređaja javnog ili saobraćajnog dela našeg života, ali prosto ne možemo da prihvatimo da ovakva dela se ne mogu desiti iz nehata. Prosto se to dešava svaki dan. Život je mnogo složeniji uvek, nego što je zakon i praktično nije samo u ovom delu, nego i u celini zakona i u ovom delu zakona sve vrste krivičnog dela imaju i delo iz nehata. Ne može se desiti da neko padne pa nešto slomi ili da se pređe autom preko nekog šahta pa se polomi i samo zato neko treba da ide u zatvor. To prosto nije u redu i nije na adekvatan način izmerena odgovornost za sve vrste dela. Inače mi je veoma žao što je ovaj zakon donet u skraćenom postupku i po hitnoj proceduri zato što je u ovom delu bilo još predloga za dopunu. Jedna od tih dopuna je bila zahtev i za zaštitu protiv grada iz prostog razloga što su iz mnogih lokalnih samouprava ukazivali da su to štete sa velikim iznosima i istim posledicama. Međutim, predsednik Odbora za pravosuđe nije imao razumevanja za naš predlog da se na samom odboru dopuni ovaj deo. Da je zakon išao u redovnoj proceduri bilo bi više vremena za uključivanje i narodnih poslanika za razmatranje ovog zakona, ali istovremeno i javnosti koja ima određenih interesa. Očigledno da u ovom delu uskoro će isti član zakona morati da se menja. Zahvaljujem se.

Poštovani gospodine predsedniče narodne skupštine, dame i gospodo, veoma mi je žao što vladajuća većina, pogotovo stranka koja je predložila ovaj amandman, nema želje da čuje razloge i kritike opozicije na sopstveni Predlog zakona. To govori o njihovoj površnosti u radu, bahatosti i osionosti, načinu na koji donosi amandmane, a sa druge strane, razlozi su da se neki amandmani prihvate zaista valjani. Pravnici najbolje razumeju šta život nameće kao temu u vezi ovih amandmana. Neprihvatljiva je nejasnoća kojom ste odbili nehat kada je reč o ovim amandmanima, pogotovo što znamo u kakvo se stanju nalazi naša komunalna infrastruktura i prosto mi je neshvatljivo da vladajuća većina ovako utemeljene činjenice, argumente, razloge zbog kojih predlažemo ovaj amandman ne da ne želi da prihvati nego ne želi ni da čuje. Svako ima pravo na svoju dozu bahatosti i osionosti i nerazumevanja zahteva opozicije, ali i građani Srbije imaju legitimno pravo da to kazne na sledećim izborima, jer meni je neprihvatljivo da neko pređe automobilom preko šahta koji je postavljen na tom mestu pre 25 godina, slivnika koji je korozirao i ta taj slivnik, šaht ili bilo koji sličan predmet pukne usled toga, ili parkira vozilo na takvom mestu, da bude odgovorno lice, građanin koji je pregazio preko šahte i slivnika a ne bude odgovoran koji to treba da održava, tako da mislim da treba da postoje apsolutno jaki razlozi da se prihvati nehat u ovoj situaciji jer ima ljudi koji neće namerno oštetiti komunalnu infrastrukturu, ali može doći do oštećenja prilikom prelaska automobila i onda je valjano da razloge nehata usvojite u ovaj zakonski predlog koji ne brzinu donosite. Hvala uvaženi predsedniče, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi građani i građanke, zakasnio sam malopre kada je bio moj amandman. Zahvalio bih se koleginicama Teodori i Biljani što su podnele gotovo istovetan sa malim razlikama i podržao bih njihov amandman da ostane delo učinjeno iz nehata u ovim izmenama Krivičnog zakonika i da to ogolimo jezikom građana. Između Banatskog Karlovca i Vladimirovca - pružni prelaz, instalacija, prelazite sa prikolicom i prevozite drva i desi vam se sasvim slučajno da usled mehaničkog kvara se ta prikolica otkači i ta drva se raspu i oštete određenu instalaciju. Da li je to namera ili je to nehat? Tu se samo o tome radi. Kakvu poruku mi kao poslanici Narodne skupštine RS, kao zakonodavno telo, šaljemo građanima Srbije ako iko zbog dela koje nije počinio namerno. Sasvim sigurno, ova dela koja sam ja naveo sada kao primer, ili kolega Milivojević ili pre toga koleginica Vlahović, sasvim sigurno je to nehat. Ako komšija reši da vrati šaht ili da popravi vrata od električne instalacije i dogodi se da tu instalaciju ošteti, on mora na sudu da ima pravo da dokaže da je to učinio iz nehata. Loša je poruka da nehat uklonimo, kada su ova krivična dela u pitanju, iz Krivičnog zakonika. Loše je da za očigledne i moguće situacije, gde nema predumišljaja, nešto se dogodi, građani budu suđeni kao da predumišljaj postoji. Naročito je loše da mi šaljemo takvu poruku danas, kada već danima traju spekulacije o tome ko i na koji način razgovara sa određenim ljudima osuđenim za najstrašnija krivična dela o pomilovanju, a nalazi se u kabinetu predsednika Republike. Naš posao danas je Krivični zakonik. Zaista je glupo da mi kao narodni poslanici ne donesemo rešenje kojim sutra neko ko prevozi drva preko pružnog prelaza i na taj način sasvim slučajno ošteti instalaciju, bude suđen kao da je to uradio sa predumišljajem.

Da li još neko želi reč? (Ne) Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Teodora Vlahović i Biljana Hasanović Korać. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Miković. Da li neko želi reč? (Da) Izvolite. Kada budem dva minuta ispričao, dalje ću koristiti vreme ovlašćenog predstavnika. Naime, moram da ukažem da pre svega ovaj zakon predlaže poslanička grupa, predlažu narodni poslanici, to je dobro, izuzetno dobro u smislu poslaničke inicijative. Ali, to je sa druge strane loše jer pokazuje da Ministarstvo pravde i državne uprave i Vlada Republike Srbije, kao oni koji treba pre svega da predlažu zakon, a naročito zakone koji se tiču utvrđivanja krivičnih dela, krivične odgovornosti, da ili nema resurse za tako nešto, ili ne radi svoj posao. Kada gledamo zakonodavni plan Vlade, videli smo da su postojale određene obaveze ministarstva, odnosno Vlade, da predloži izmene Krivičnog zakonika. To je bilo u onoj debeloj knjizi, ja sam to prošli put donosio ovde i objašnjavao, do kraja marta da se uradi. Nije urađeno do kraja marta. Evo, stigli smo u drugu polovinu novembra, preko pola godine je prošlo, 7,5 meseci, ako se ne varam, ministarstvo svoj deo posla nije uradilo. Šta će onda narodni poslanici, hajde da urade onaj posao što Ministarstvo pravde nije uradilo i što Vlada, izvršna vlast u Republici Srbiji nije uradila, iako su nam ovde pokazivali, doneli knjigu, na četristo i nekoj strani piše da će Ministarstvo pravde predložiti akt koji će doneti Narodna skupština, a to su izmene Krivičnog zakonika. Videlo se ja je prvoaprilska šala. To što je potpisao premijer, u smislu zakonodavnog plana, ali niko se nije trznuo što tu debelu knjigu su nam dali i nisu uradili. Istina, posle su tražili neka opravdanja, par meseci nakon isteka roka – evo, doneta strategija, tek što nije, biće urađeno. Kad će biti? Rok je prošao. Prva tri meseca ističu 31. marta. Ministarstvo ništa po tom pitanju, Vlada ništa po tom pitanju i onda mučenici narodni poslanici pokušavaju da predlažu ono za šta mislim da bi trebalo u normalnoj zemlji, da Vlada ima veće resurse, da se više razume. Mi smo tek sada dobili, to smo danas obavešteni na Odboru za pravosuđe, tek sad se Vlada izjasnila po pitanju samog Predloga zakona. Nije u trenutku kada nam je stiglo u proceduru, nije u trenutku kada je bila načelna rasprava. I tada je Vlada ćutala i ministarstvo je ćutalo, nisu rekli ni – valja, ni – ne valja. Za danas su rekli – hajde, to valja. Rekli su, šta? Da valja u načelu i da valja u celini. Kako u celini, kad još ne znamo šta će od amandmana biti usvojeno? I o tome se izjasnila Vlada. Očigledno, ili ne znaju svoj posao ili šljampavo rade. Ne mogu tako da rade. Mislim da je to uvreda i za Narodnu skupštinu i za narodne poslanike. Pokušali smo na određen način da popravimo ovu situaciju. Danas sam na Odboru za pravosuđe pokušao da dobru inicijativu gospodina Milivojevića na neki način uobličimo i da kao Odbor budemo predlagači amandmana na član 1, da kaznom iz stava 1. ovog člana kazni se učinilac dela krađe, bez obzira na vrednost ukradene stvari, ako ukradena stvar predstavlja kulturno dobro, odnosno dobro koje uživa prethodnu zaštitu ili prirodno dobro, ili ukoliko je krađa izvršena na groblju. Imamo situaciju skrnavljenja grobalja, mala materijalna vrednost te krađe, kada se kradu delovi spomenika ili tako nešto. Pošto su to mesta od posebnog pijeteta, zašto da se to ne zaštiti na način kao što se predlaže da se štite i kulturna dobra? Mislim da svaki građanin Srbije bi podržao da se omogući kažnjavanje za takva dela, pošto to su mesta od posebnog pijeteta, da bez obzira na vrednost ne dozvolimo da tu bude krađa. Nije star materijalne vrednosti, ali stvar je povrede. Skidaju se imena sa nadgrobnih spomenka zbog tog malog metala, a za porodicu koja je pretrpela nesreću to je ogromna povreda. Na to se odćutalo, a da smo imali više vremena, da nije ovaj zakon bio stani-pani, pošto se videlo da Vlada nije uradila svoj deo posla čak sedam meseci nakon isteka roka, da nije bilo – hajdemo odmah, bili bi u prilici svi narodni poslanici da iznesu svoje predloge i da popravimo ovaj zakon. Drugo, jako je loše što ovim Predlogom zakona, u pogledu intervencije na član 279, a 279. se tretira članom 3. Predloga zakona, nešto što je postojalo sada ne postoji, a nije definisano, iako je sada moglo da se definiše, šta znači poremećaj u životu građana i funkcionisanju privrede. Ja sam svojim amandmanom, bez obzira što je moj amandman tumačen kao dva amandmana, to je jedan amandman kojim sam predlagao izmenu u stavu 2. i dodavanje stava 3, predložio sam da u stavu 2, kojim se definiše da onaj ko uništi, ošteti, izmeni, učini neupotrebljivim ili ukloni javni uređaj za vodu, kanalizaciju, toplotu, gas, električnu ili drugu energiju ili uređaje sistema javnog saobraćaja i veza, odnosno delove tih uređaja, i time bude prouzrokovan poremećaj u životu građana ili funkcionisanju privrede, odnosno javnog saobraćaja, da taj poremećaj se definiše kao značajan poremećaj. Ukoliko to ne definišemo, postoji mogućnost voluntarizma u tumačenju poremećaja. Da li je to stvarno značajan poremećaj ili bilo koji poremećaj ukoliko moram da obiđem šaht ili da obiđem bilo šta, nešto što je oštećeno pa je palo, pa sam morao tri metra dalje da odem? I to je poremećaj kretanja ili bilo čega. Da li svako oštećenje ovih velikih sistema, vode, gasa, kanalizacije, izaziva određeni poremećaj? Možemo da tumačimo, ali zavisi od onoga ko presuđuje kako će ovu kaučuk normu, harmonika normu da tumači – jeste ili nije? Time izlazimo iz sistema koji postoji u grupi krivičnih dela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine. Naime, kod krivičnog dela izazivanja opšte opasnosti postoji posebno izdvojeno ukoliko je delo učinjeno iz nehata i predviđeno je određeno kažnjavanje. Kod uništenja i uništenja javnih uređaja do danas, odnosno do sutra biće predviđeno, pa se sada to briše. Kod izazivanja opasnosti na obezbeđenje mera zaštite na radu isto postoji nehat i to se ne dira. Kod nepropisnog i nepravilnog izvođenja građevinskih radova isto ukoliko je nešto učinjeno iz nehata. Kod oštećenja brana, nasipa i vodoprivrednih objekata takođe. Isto tako u drugoj grupi krivičnih dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, jer ovde se radi i o uređajima sistema javnog saobraćaja. Kod ugrožavanja javnog saobraćaja isto nehatno se drugačije tretira. Kod ugrožavanja saobraćaja opasnom radnjom ili opasnim sredstvom takođe. Kod ugrožavanja bezbednosti vazdušnog saobraćaja isto. Mi ovde sada to sklanjamo što je postojalo u KZ, bez ozbiljne analize. Doći ćemo u situaciju da oni koji presuđuju apsolutno voluntaristički odlučuju, jer sve što se desi mogu da tumače i sa stavom 1. i sa stavom 2, a nema posebno definisano po pitanju stava 3. Mislim da ovo dovoljno pokazuje da ne treba ovako predlagati zakone, a naročito po pitanju Krivičnog zakonika. To su stvari koje zahtevaju posebnu analizu. Posledica neadekvatne primene može da bude neadekvatna zaštita zaštićenih objekata, a naročito ukoliko ovo nije dovoljno jasno svaki iole sposoban advokat će se truditi da sve one nejasnoće tumači, jer sve ono što je nejasno postoji propis da se tumači u korist okrivljenog. Naš predlog je da bude to definisano na način da svima bude jasno i da nema voluntarističkog opredeljivanja u jednom ili drugom pravcu. Još jednom ponavljam, da je Vlada svoj posao uradila kako treba, da je Vlada to uradila u vremenu koje je sama sebi oročila, Vlada je rekla – uradićemo to do 31. marta, ali nije uradila i sada imamo situaciju da imamo ovakve predloge zakona, za koje smatram da nisu dovoljno dorađeni. Hvala. Da li još neko želi reč? Na član 4. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Teodora Vlahović i Biljana Hasanović Korać. Amandman koji smo koleginica Biljana Hasanović Korać i ja podnele na član 4. Predloga zakona odnosi se na član 288. osnovnog Zakonika i istovremeno je u direktnoj vezi sa našim amandmanom koji smo podneli na član 3. Predloga zakona, a odnosi se na član 279. Krivičnog zakonika. Članom 3. predloga je predloženo da se zadrži iz osnovnog Zakonika osnovno krivično delo. Znači, ko uništi, ošteti, izmeni ili učini neupotrebljivom ili ukloni javni uređaj za vodu, kanalizaciju, toplotu, gas, električnu ili drugu energiju ili uređaj sistema javnog saobraćaja i veze, odnosno delove tih uređaja, kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina. Zatim, Predlogom zakona je dodat stav 2. u istom članu, kojim je dodato kvalifikovano ovo krivično delo, koje će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. Istovremeno je iz ovog člana izostavljen nehat, o čemu sam govorila u obrazlaganju amandmana na član 3. S obzirom da smatram i još jednom molim predlagača da razmislim upravo o situacijama u koje građani dolaze svakodnevno, u kojima se može desiti ovo delo iz nehata, predložili smo da ovo delo ostane. Za to je, normalno, predložena blaža kazna, koja može biti novčana. Ona je i inače ovde bila predviđena teža nego u drugim slučajevima, jer ona je ili novčana ili je kazna zatvora do jedne godine. Kako smo pokušali da predložimo da se vrati delo nehata, onda smo u članu 4. amandmanom pokušali da vratimo i onaj deo koji je izbrisan iz člana 288, a to jeste – ako se i nehatom desi teža posledica, da se u srazmeri sa odgovarajućom posledicom može uvećati kazna. Na kraju bih još jednom molila predlagača, ovo nisu ustupci koji se čine predlagačima ovog amandmana, ovo bi bilo veoma dobro da zajedno još jednom promislimo i učinimo nešto što je veoma bitno za naše građane, da razumemo da je život mnogo složeniji od zakona i da su dela iz nehata nažalost veoma česta. Poštovani gospodine predsedavajući, zaista ne razumem muk i ćutanje predlagača zakona. Možete makar da kažete – čekajte, nećemo da prihvatimo ono što predlaže opozicija, ta zla opozicija koja nas mrzi, koja nas ne voli, koja je ljubomorna na naše uspehe. Ovde se ponašate kao neko ko je došao u ovu salu sa unapred napisanim zakonom na nekom drugom mestu, vama ga je neko podmetnuo i vi sada nemate pojma o čemu mi pričamo i nećete da kažete nijedan jedini razlog zbog kojih ne prihvatate nehat u ovim izmenama Krivičnog zakona. Moram da vam kažem da vaši zakoni postaju masovne grobnice mrtvih slova na papiru. Ovo će biti mrtvo slovo na papiru, a ovaj zakon će biti njegova masovna grobnica ako ne prihvatite nehat. U stvari, vas i ne interesuje da ovaj zakon oplemenite, da ga unapredite, da ga uredite na neki drugi način, da prihvatite ne ono što vam kaže DS, da prihvatite ono što vam kaže život, što vam kažu građani ove zemlje, jer ovaj zakon valjda donosite zbog svih građana Republike Srbije, da biste unapredili kvalitet života. Ako to radite iz tih razloga, iz tih moralnih pobuda, iz tih krajnje dobronamernih razloga prihvatite postojanje nehata. Ali, ne. Vi ovaj zakon u stvari samo donosite zbog ovog člana 290, a ovo vam je samo maska, fasada i oblanda u koju ćete upakovati ove odredbe zakona. Jer, bilo bi malo neprimereno da kažete da čitav ovaj zakon donosite zato što hoćete da onemogućite građane da blokiraju putne i pružne pravce kada imamo skandale u Trsteniku gde se istražuje nikl, kada imamo proteste radnika FAP-a u Priboju, pa onda kažete – ne, ne, prvo su oni protestvovali pa smo mi na pisarnicu predali ovaj zakon. To je farsa. Ovo ste kao farsu smislili na stranačkim organima. Čim ste videli protest radnika FAP-a, vi ste ovaj zakon napisali, sačekali da prođe štrajk, a onda ga predali u pisarnicu, pa pošto ne može samo to da prođe, daj da ga malo upakujemo, da ga malo nafilujemo, da dodamo i neke odredbe, mi, kao, brinemo o državi. Nemojte, molim vas, da na ovakav način brinete o državi. Ako zaista brinete o građanima ove zemlje, prihvatite amandmane DS. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući, pažljivo sam slušao i raspravu u načelu i raspravu u pojedinostima i sve amandmane koje je poslanička grupa DS podnela. Ja sam zahvalan na amandmanima, jer mislim da je to demokratska tekovina. Ali, zadržavam pravo na svoje mišljenje i na odbranu svog mišljenja. Danas sam čuo tri vrste zamerki. Formalne zamerke su – zašto hitan postupak?

Rapidno se povećavao od 2001. godine kada je bilo nekih 17, 18% po hitnom postupku, pa do 89% svih zakona koji su u skupštinsku proceduru ušli po hitnom postupku, zaključno sa prošlim sazivom. Ja ne kažem da je to dobro. Trudimo se da sve sistemske zakone donesemo u redovnoj proceduri i tako je bilo i sa Zakonom o javnim nabavkama, tako je bilo i sa Zakonom o merama podsticaja poljoprivredi i ruralnog razvoja, tako je bilo i sa dva najvažnija zakona, odnosno najvažnijim zakonom koji dolazi u skupštinsku proceduru jedne godine a to je Zakon o budžetu. Malo mi je čudno kada zamerke – zbog čega hitan postupak – dolaze iz poslaničke grupe koja godinama unazad nije poštovala budžetski kalendar, nego nam je Zakon o budžetu dolazio u vreme, da kažem nevreme, i usvajan u minut do 12 i na sekunde pre nekog vanrednog finansiranja, a sada se gleda dlaka u jajetu. Ja bih želeo da imamo Narodnu skupštinu u budućnosti koja će sve zakone donositi u redovnoj proceduri. Mislim da ovaj saziv ide ka tome, zato što smo sve sistemske zakone donosili u redovnoj proceduri, zato što je budžet kao najvažniji zakon jedne godine došao na vreme, poštujući budžetski kalendar, zato što će biti i usvojen, siguran sam, kao i prethodni, do 15. decembra, kako zakon nalaže. Zbog toga su mi čudne te zamerke tehničke prirode – zbog čega hitan postupak? Zbog čega ta zabrinutost nad hitnim postupkom? Imali ste priliku, gospodo, u prethodnom periodu da targetirate taj problem, da sve ove štete koje su nastale na postrojenjima da koliko-toliko smanjite. Kada bi ovaj zakon donosili po redovnoj proceduri, da tražimo javnu raspravu, da li ćemo dati priliku nekim novim ljudima koji možda i u ovom trenutku merače neku šinu, neki bakarni kabal, koji se možda i u ovom trenutku skida, a mi gubimo vreme na ovaj način, misleći da se prepucavamo i da zarađujemo neke sitne poene. Ovaj zakon će u potpunosti zaživeti u onom trenutku kada se svi budemo oko njega okupili i rekli – sprečićemo krađe na infrastrukturnim objektima. Sprečićemo štete koje su i materijalne i nematerijalne. Na ovaj način šaljemo poruku onima koji sada to rade ili razmišljaju da to u budućnosti urade, oni će misliti – da, ima neko u ovoj državi ko će nas zaštititi. Ne trebaju nam takvi glasovi, ni vama, ni nama, ni nikome, da trgujemo na taj način. Želja predlagača, želja SNS, ja sam prvi među jednakima trenutno u ovoj poslaničkoj grupi i nemam veće pravo od drugih kolega narodnih poslanika iz moje poslaničke grupe, želja je da animiramo naše društvo, jer samo na taj način ovaj zakon može u potpunosti da zaživi i da sačuvamo naše infrastrukturne objekte i od ovakvih krađa, ali i od onoga u budućnosti, i slažem se sa kolegom koji je upotrebio izraz „belih okovratnika“ gde su štete manje vidljive ali mnogo veće. Formalna grupa zamerki – zašto je predlagač narodni poslanik. Znate, mislim da treba da se svi zapitamo zbog čega je uloga Narodne skupštine u našem društvu tako minorna? Ne trebamo to da posmatramo kroz lično ime i prezime bilo koga od nas 250. Mislim da treba da razmišljamo o Narodnoj skupštini koju ćemo sutra ostaviti nekim budućim generacijama, nekim boljim ljudima koji će sedeti u ovim klupama. Na koji način? Siguran sam da osećate i da znate da javnost, nažalost, većinski gleda na Narodnu skupštinu i na sve nas, bez obzira da li smo iz vlasti ili opozicije i kada prešli tu crtu, gleda kao na 250, nemojte mi zameriti jer i sebe ubrajam u sve to, „lezilebovića“ koji jedu besplatnu hranu u skupštinskom restoranu, koji ne rade ništa, koji primaju debele plate i koji umeju da razlikuju samo crvenu od zelenog dugmeta, samo „za“ ili „protiv“

Zar je to greh? Zar ne trebamo to da radimo? Zar trebamo da budemo samo roboti koji glasaju za i protiv, po nalogu? Mislim da treba da pokažemo kreativnost. Samo kroz takvu kreativnost, kroz pisanje zakona moći ćemo da pokažemo da smo kvalitetniji. Možemo da ostavimo ovaj Dom Narodne skupštine i Narodnu skupštinu budućim generacijama mnogo bolju. Frustrirajuće je gospodo, ako hoćete to samo da posmatrate na pravi način.

Frustrirajuća je činjenica kada pođete ujutru na posao i kada sretnete i vidite da svaki treći komšija misli da ste korumpirani ili misli da sam korumpiran. Kako to možemo da uradimo? Pisanjem zakona gospodine Srđane. Pisanjem zakona kao što ste i vi pisali i veoma sam vam izuzetno zahvalan na tome i pišite i dalje i tako i treba da bude, a ne da zamerka bude zbog čega je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Krivičnom zakoniku to inicijativa iznutra, inicijativa Skupštine, inicijativa poslanika. Ne razumem. Što se tiče zamerke na Ministarstvo pravde. Mislim da je Ministarstvo pravde u prethodnih godinu i nešto dana pokazalo veliku angažovanost, prisustvom ovde, bitnim zakonima kojim smo doneli ili koje ćemo u budućnosti, verujem, doneti, a da će predlagač biti Ministarstvo pravde. Malo je čudno kada te zamerke idu na Ministarstvo pravde, prethodne Vlade se nije setilo, nije bilo bitno ni da usvoje čak ni Strategiju borbe protiv korupcije, pa smo između 2010. i 2013. godine, nismo imali taj dokument. Zbog čega? Nisu imali vremena. Vreme kada postavite pitanje, kada kažete da je neko nezainteresovan da da odgovore onda vam ti odgovori ne odgovaraju, ne volite da čujete, kada se okreće taj vremeplov pa često ide i iza 2000. godine, pa možemo da ga okrenemo i u zadnje tri, četiri godine. Mislim da su ta pitanja formalnog karaktera i zaista minorna za ono što smo hteli da postignemo ovim zakonom. Praktična grupa pitanja, poremećaj, ili značajan poremećaj, koja je granica? Kako definisati šta je značajno a šta je samo poremećaj, a šta je značajan poremećaj, šta je poremećaj? Da li je poremećaj to što treba da se uzme fiberka, i da se iseče ceo stub dalekovoda, pa onda on napravi ekološku katastrofu ili strada neko, onda je značajan poremećaj, a nije značajan poremećaj ako se jedna, dve ili tri, ili pet tih dijagonala, a šteta od krađa čeličnih L profila, dijagonala u M su 90 miliona za zadnje četiri godine. Pa se danas ukrade jedna, pa je to poremećaj, pa se sutra ukrade i druga pa je to poremećaj. Pa tako 10 dana po sitan poremećaj, a onda 11 dana padne stub. Jel to značajna poremećaj ili poremećaj? Nije definisano. Nije definisano, zbog toga nije odgovarala ta promena u značajnom poremećaju. Međutim, svi smo mi vozači, svi mi učestvujemo u saobraćaju. Koliko puta nam se desilo da sednemo u automobil da pođemo negde, razmišljajući o drugim stvarima i ne vežemo pojas. Zaustavi nas policajac mi kažemo – znate, nisam namerno vezao pojas, razmišljao sam o drugim stvarima iz nehata nisam vezao pojas. Napisaće vam prijavu, bez obzira. Mislim da stvari koje se dešavaju, ili potencijalno mogu da se dese da neko kao što je navedeno, spremao je drva sišao je na pružnom prelazu, pukla mu je guma, drva su pala na prugu, su u promilima u odnosu na ono što može da se desi, i što može da se neko sutra u budućnosti sakrije iza tog nehata i izbegne kaznu i ponovo se vrati da uradi takvu neku stvar. Slažem se za inicijativu gospodina Milivojevića, što se tiče svetinje u svakoj zemlji, a to su mesta gde su naši pokojnici. Spreman sam da zajednički radimo na takvom jednom zakonskom predlogu. Spreman sam da to ne bude samo stvar amandmana, već da bude možda stvar neke nove izmene i dopune zakona. Mislim da treba da zaštitimo sve i zbog toga, zaista javno kažem, da sam spreman da na tome radimo a ne da to bude samo tema jednog amandmana. Politička grupa pitanja, a to je jedno pitanje, mislim da je ono dokazano još kada smo razgovarali o ovom zakonu u načelu, a to je da je ovaj zakon pravljen da bi se sprečavali štrajkovi. Mislim da tu matematika koja se pokazala nije adekvatna istini, osim ako tvrdite da je predlagač zakona vidovit. Da smo recimo, 20, 21. oktobra kada smo podneli ovaj zakon u proceduru znali šta će da se u Priboju desi 25, 26, 28. Kao da smo znali da će to da se desi unapred. Valjda kada postoji takva loša namera, onda se radi da bi se sprečile neke stvari koje su se već desile. Tako da ta, matematika i ti sitni politički poeni da se sve ovo radi da bi se prelilo na radnike koje ste u nesretnim privatizacijama prethodne Vlade ostavile i bez posla i bez budućnosti, zaista deluju zlonamerno.

Da sačuvamo infrastrukturne objekte, da probamo da minimizujemo štetu koja nastaje krađom kablova, dijagonala, šina i svega onoga što sam vam i u načelu pokazao u finansijskom smislu, spreman sam da vam pokažem, da odštampam da ima svaki narodni poslanik, pre samog glasanja, šta je to i u praktičnom smislu šta se dešava. Da li ste spremni da u vidu toga što ćete napraviti političku priču pa reći – ne to je usmereno protiv nekih radnika, možda želeti da se povuče ovaj zakon. Možda želite da još neki voz iskoči iz šina. Možda želite da još neko nastrada zbog parčeta bakarnog kabla od dva metra. Kada pogledate ove fotografije možda ćete i dalje želeti da se neko sutra u formi nehata sakrije, narodski rečeno izvuče, i nastavi da radi sve ove stvari. Naš predlog je životan predlog. Ja vas i sada molim da dobijemo za ovakav predlog punu podršku jer samo sa punom podrškom i osudom našeg društva za takve anomalije, jedino možemo da ih minimizujemo i da sačuvamo i ljudske živote i okolinu i materijalna dobra. Po Poslovniku Bojan Đurić, izvolite.

Gospodin Babić je rekao da nas građani, poslanike Narodne skupštine, svih nas 250 posmatraju kao „ lezileboviće“, koji umeju samo da razlikuju crveni od zelenog tastera i mislim da je bila vaša obaveza da ga u tom trenutku prekinete, i da ga opomenete da onu političku nameru, i razumem šta je bila ideja i mogu da se složim da postoji jedna vrsta negativnog uverenja kod građana, ali mislim da ne treba mi sami da doprinosimo tome i mislim da je to potcenjivanje građana. Građani imaju ovakav ili onakav odnos prema Skupštini, ali sam siguran da umeju da procene ko je kakav u ovom parlamentu i da umeju da razlikuju šta su političke razlike među predstavnicima građana, političkim strankama, odlenjosti i ponašanja „lezilebovića“ i razlikovanja samo crvenog od zelenog tastera. Mislim da nije u redu što ste dopustili da u nastavku razmatranja te osnovne ideje gospodina Babića, da on krene korak dalje, pa da pitanje da li je neko „lezilebović“ ili nije, vezuje za to kakav odnos ima prema konkretnom zakonu. Mislim da se o zakonima može i mora raspravljati, da rasprava o tome da li treba da bude, kažnjiv nehat je legitimna politička i stručna rasprava i da se zbog zalaganja jednog ili drugog rešenja, niko ne može nazvati „lezilebovićem“ ili osobom koja priželjkuje da neko strada zbog krađe dva metra kabla. Ako tako budemo raspravljali nigde nećemo stići i to je moja intervencija u odnosu na povredu Poslovnika. Što se tiče rasprave o amandmanu o tome šta je nehat, a šta nije, o tome ću govoriti nešto kasnije, ali vas još jednom upozoravam da mislim da ste prekršili Poslovnik, tako što niste intervenisali, kada je upotrebljena ovakva konstrukcija od strane gospodina Babića. Ja moram da priznam da ste u pravu, u tom smislu. Ne treba da se koristimo sa takvim epitetima prema narodnim poslanicima.

Član 104, 106, 107, šta god, a i kao predlagač imam pravo da se javim, gospodine predsedavajući, pogledajte Poslovnik. Sebe sam stavio u prvog u tu formulaciju ali ukoliko je to bilo prejako, ja se narodnim poslanicima i srpskoj javnosti izvinjavam, ali veoma dobro znam kao što i vi dobro znate da uloga Narodne skupštine u našem društvu nije zadovoljavajuće i da nije na onom nivou na kome bi svi mi želeli da bude. Izvinjavam se još jednom na jačoj formulaciji, ali mislim da moja želja nije bila nikoga da uvredim, jer prvo sam pošao od sebe, ali je jednostavno ono što i kako nas građani posmatraju nažalost nije onako kako ovaj dom zaslužuje. Samo mogu prihvatiti u onom delu u kojem ste vi naveli kao izvinjenje. Imate pravo za sebe da kažete šta god hoćete u tom smislu. Moram da priznam da sam se i ja osećao u tom smislu, tako da vas ja molim, stvarno mi ne trebaju aplauzi, ovde sada hoću da budem stvarno ozbiljan.

Nastavljamo dalje.

Zahvaljujem gospodine predsedavajući. Zaista volim vaš optimizam da ćete za vašeg mandata uraditi nešto dobro i korisno za građane Republike Srbije. To me zaista podseća na optimizam propalog biznismena koji je skroz propao u poslu i onda za poslednje pare koje ima ode i kupi novčanik, a onda još pozajmi pare da u novčanik stavi zečju šapu i detelinu sa četiri lista pa će da ga krene.

Nehat je jedan od najvažnijih krivično-pravnih instituta u svakom zakonodavstvu, u svakoj zemlji. Tu mora da znate, postoji svesni nehat i nesvesni nehat. Taj svesni nehat ima neke olakšavajuće i otežavajuće okolnosti kada se čovek uzda u samopouzdanje pa kaže – ja sam dobar vozač i mogu da vozim 120; ili se uzda u pouzdanje pa kaže – na toj raskrsnici neće niko da naiđe kada ja prolazim i neću da ispoštujem znak „stop“ Znate, postoji nešto što se zove nesvesni nehat. To je kao kada žena čuva kiselinu u flaši i neko uđe u kuću, vidi flašu, misli da je unutra voda, popije, nije žena kriva što je popio kiselinu. To naše krivično-pravno zakonodavstvo definiše kao nesvesni nehat. Morate, kad predlažete izmene krivičnog zakonika da se konsultujete malo sa ljudima iz struke. Pamtim reči Aleksandra Vučića da vi nemate stručnjake ni za Beograd, ni za mnoge druge stvari. Pitajte nas, mi imamo stručnjake za mnoge stvari i za Beograd, za krivično zakonodavstvo i za neke druge oblasti. Na kraju, kada nam spočitavate da smo mi zakone donosili po hitnom postupku, nemojte nikada više da se okrećete unazad, jer vi ste kazali da ste bolji, napredniji, pametniji, inteligentniji… (Predsedavajući, s mesta: Vreme.) Završavam. Nemojte da se poredite sa nama jer vi ste u izbornoj kampanji kazali da ste 100 puta bolji od nas i da nikada nećete raditi ono što smo radili mi i da ste se naučili na našim greškama, a ja vam kažem – učite na fakultetima i nemojte da kupujete diplome kada učite. Ja sam moj fakultet završio, gospodine Milivojeviću, 1995. godine. Na Mašinskom fakultetu postoji trag. Vrlo lepo možete kad god da proverite Univerzitet u Beogradu i time se dičim zaista. Što se tiče stručnjaka, imate ih, priznajem, ali imate stručnjake one koji su Grad Beograd zadužili, osiromašili, a sa druge strane, od trenutka kada su postali ministri u Vladi i gradonačelnici, anonimne firme i to po podacima Agencije za privredne registre, kao što je jedna od desetak firmi vašeg predsednika i bivšeg gradonačelnika Beograda, Dragana Đilasa je prihodovala 38 milijardi 938 miliona dinara, pa kako taj vrli stručnjak nije to što je primenjivao za svoju firmu nije primenio i za Javni servis i za javna preduzeća i za Grad Beograd, nego samo za svoju firmu i za svoj interes i za svoj džep? Što se toga tiče, priznajem stručni ste. Stručnjak, uđeš u vlast, formiraš firmu, ta firma za šest godina prihoduje 38, skoro 39 milijardi dinara, to je stručnost. To mora da se, od anonimusa, do tajkuna za šest godina i to samo na državnim resursima, treba stručnosti, stvarno treba stučnosti i tu priznajem da imate tu vrstu stručnosti. Što se tiče onoga što sam i malopre govorio, hajde da pogledamo na stvari pravim očima. U ovom trenutku, po istraživanjima, Skupština ima 53 negativna i 13 pozitivnih poena. Za razliku od pre godinu i po, dve dana, ovih pozitivnih je bilo ispod 10. Postoje pomaci, ali za te pomake je potrebna cela Skupština. Da li sam ja nervozan što sam poneo ostavku na mesto predsednika Vaterpolo saveza, kamo sreće da je danas Dragan Đilas nervozan jer je podneo ostavku na mesto predsednika Košarkaškog saveza.

Gospodine predsedavajući, sada smo od gospodina Zorana, prethodni period, Babića osim poslovičkog nepoznavanja gramatike čuli i kršenje procedure, discipline, civilizovanosti i lepog ponašanja u Skupštini. Znam da je njemu pored braon boje omiljena i zelena, što znaju u Vrnjačkoj Banji, ali isto tako bi trebao da zna kada priča o firmama, pitao sam vas prošli put pa mi niste odgovorili, firma „Profajler“ u kojoj je radio gospodin Vučić do izbora je imao skok od 45,3 puta nakon izbora. Radila vam je sve kampanje na čelu sa izvesnim gospodinom Veselinovićem, koga danas svaka firma i svaki mediji u Srbiji znaju. Ne Zvonko Veselinović, već jedan drugi. On se čovek zove, mislim da se zove Goran Veselinović. Firma zvala „Profajler“, pa je promenila ime u „Block and connect“ d.o, pa je sada treći put promenila ime u „Reit“ d.o.o, misleći da zavara trag. Gospodin Siniša Mali je juče dobio četvrtu fotelju, poštovani građani, savetnik gospodina Vučića, predsednik Upravnog odbora Komercijalne banke, član Upravnog odbora KCS zbog nabavka lekova i sada upravnik prinudne uprave Grada Beograda. Nije to problem. Nije prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije niti je dobio odobrenje. Nije objavio imovinsku kartu, gospodine Babiću. Gospodin Zoran, prethodni period Babić, je čovek koji u ovoj Skupštini personifikuje stranku koja koracima od 1000 milja upropašćava privredu i Srbiju kao društvo i bavi se apsolutno u svim strukturama, gde ste na vlasti, nedozvoljenim radnjama i to će jednog dana neko istražiti. Budite sigurni da vas se niko neće uplašiti. Hvala. Gospodo narodni poslanici, ako budete ovako nastavili da diskutujete mimo dnevnog reda, ja stvarno moram preduzimati mere. Razumem vašu potrebu, ali ići od Vaterpolo saveza Srbije do firmi, a raspravljamo o amandmanima Zakona o izmenama i dopunama krivičnog postupka. Izvinite, molim vas, koliko god hoću da budem tolerantan, ja to ne mogu da podnesem. Morate me razumeti. Molim vas, ako hoćete da radimo u toleranciji da se posle ne ljutite. Vi mene morate da shvatite.

Gde smo mi ovde?

Stari i oprobani recept - manjak argumenata, višak uvreda. Ne znam po kojem zakonu, gospodine predsedavajući, a da vi možda nekoga niste opomenuli, sam ja juče ostao bez prezimena? Po kojem zakonu? Po kojem pravilu? Da li su to te fine, uglađene, dobre demokrate, kultura. Srbija je Leskovac sa manje padeža, Srbija je i Vranje, Srbija su i delovi gde se govori drugačije, ali je dobro da se razumemo. Ako je to manjak kulture, a višak kulture ako nekog ostavljate bez prezimena, što kaže uvaženi kolega, zahvalan sam mu, ajde bez prezimena, ali što ste ostavili ljude bez posla za prethodne četiri-pet godina vladavine, e to je već drugi problem. Nekako ovde stalno provejava – vi radite ovo, vi ste kriminalizovali, vi ste ne znam ti ja šta radili od 90-ih, kao i sada se radi. Mnogo puta sam rekao i ponoviću i sada – za sve što smo radili imali ste period, imali ste dovoljno vremena, imali ste svu moć ovoga sveta i ove države da procesuirate, da optužite, da osudite. Niste to uradili zato što toga nije bilo, a sada sa izjavama da se nešto radi protiv zakona i da će to nekada neko istražiti, ako znate da se radi protiv zakona, a prikrivate to, činite krivično delo. Ako se nešto radi protiv zakona, evo ga tužilaštvo, evo ga sud, evo je policija, prijavite, podnesite prijave. Niko vam ništa neće reći, ali ne možete da mašete praznom puškom i da stalno mislite da ste u ulozi lovca. Ne treba Srbija da bude ni lov, ni lovina, ni lovac. Oko onoga što tangira naše društvo, mislim da treba da napravimo komunikaciju, mislim da treba da napravimo zajednički jezik, a ako će svaka ovakva rasprava da uđe u bazen u kojem igra bilo koja vaterpolo selekcija ili da se vrati na red ličnih uvreda, onda mislim da će nam trebati mnogo više energije, barem onima koji žele i vide Srbiju, vide političku scenu na taj način, uložićemo je. Nema problema, ali kada smo kod plaćanja ceha kod građana, takvo neodgovorno ponašanje dolazi na red izborima, a to ćete videti na Voždovcu, u Beogradu i na svim budućim izborima.

Zaista se izvinjavam, gospodine predsedavajući. Član 106. kaže da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. U ovom slučaju gospodin Babić, koji je nastupao kao ovlašćeni predstavnik, je govorio preko tri minuta čime ste vi prekršili Poslovnik, jer ste mu dozvolili da ima repliku u delu koji se odnosi na iznošenje materije koju je predložio kao predlagač. Time ste napravili grešku i mislim da ste morali reagovati na dva minuta, ako ste mu već dozvolili repliku. Ako ste mu dozvolili kao ovlašćenom predstavniku, onda on ne sme van teme da priča. On je pričao, ne znam o čemu je pričao. Samo znam da nije pričao o temi. Hvala.

Prema tome, tako me morate shvatiti. Ako je bila replika, onda ste vi u pravu, ali mu kao ovlašćenom predlagaču ne dajempravo na repliku, nego kao predlagaču zakona.

Sećam se šta je amandman i kojim povodom sam se javio, ali samo ne znam da li posle ovih poslednjih 15 minuta uopšte ima smisla govoriti o tome. Javio sam se nakon nekih intervencija predlagača, odnosno ovlašćenog predstavnika zbog toga što mislim, ponavljam, nije dobro da na ovaj način vodimo raspravu o tako krupnim pitanjima, kakve su izmene krivičnog zakonodavstva, a pogotovo krivično-pravnim institutima koji su stariji od nas i od ove zemlje nekoliko desetina puta. Tako se olako ovde govori o tome šta je umišljaj, šta je nehat, šta je namera. Mislim da je zaista pogrešna percepcija da će građani Srbije, nakon što vide ovako izraženu našu zajedničku nameru da strogo kažnjavamo neke delikte ili neka krivična dela, zaista početi više da poštuju zakon. Mislim, gospodine Babiću, da grešite u jednoj stvari. Ne ulazeći sada posebno u to da li treba kažnjavati ili ne treba kažnjavati za nehat, procena nehata ili povlačenje crte između jedne i druge vrste nehata, između nehata sa jedne strane i umišljaja sa druge strane ili eventualno crte između dve različite vrste umišljaja, nije odokativna stvar. U krivično-pravnoj teoriji, u sudskoj praksi postoje vrlo precizno izgrađeni kriterijumi kako se to radi. Zbog toga argument da nešto zbog toga što nije dovoljno jasno određeno ili zbog toga što neko nekada nije vezao pojas, to nije nehat, ne može da bude dovoljno ubedljiv argument da se bilo ko u ovoj Skupštini optuži za to da zbog toga što se zalaže za jedan ili drugi oblik odgovornosti ili neodgovornosti bude neko ko politički brani krađu infrastrukturnih objekata ili delova objekata.

Sami ste pokrenuli to pitanje, gospodine Babiću. Znate, pitanje društvene opasnosti je vrlo važno pitanje. Posebno je važno za ono o čemu vi govorite. Vi govorite o tome kakva će biti percepcija javnosti, govorite o prevenciji i govorite o podršci za snažniju kriminalnu politiku. Kriminalna politika je neutralan pojam, dakle, nije negativan. Zbog toga je opasno da one druge intervencije, o kojima smo govorili, o mnogo opasnijim oblicima kriminaliteta ostavljamo za drugu priliku. Zašto sam mislio da je bolje to sada regulisati? Ja spadam, takođe, u onekoji misle da je ovaj zakon bilo bolje da podnese Vlada. Zbog toga što onda ne biste upadali u ovakve rasprave koje ste sada međusobno vodili pola sata, jer bi onda te rasprave prešle snažnije na teren krivičnog prava, krivičnog postupka i možda jednom u ovoj Skupštini ne bi nova vlast optuživala prošlu, a prošla sadašnju, čije su ruke više u pekmezu, da ne kažem u džemu. Tome kraja nema. I onda, videli ste, za pet minuta svi upadnu u to - a zašto niste gonili kada ste bili na vlasti? Ponovo vas upozoravam - ne može da goni vlast. To pravilo je starije od svih nas. Ako ne uspostavimo to pravilo, onda su besmislene ovakve izmene zakona. Vi kažete da će bolji efekti biti postignuti tako što ćemo svi zajedno pokazati volju glasanjem, pretpostavljam da to mislite za ovakav zakon, ali zakon u praksi nećemo sprovoditi mi. Ako napravite nejasan zakon, oni koji ga sprovode imaće problem. Kad kažete – a ko će procenjivati da li je većeg značaja ili manjeg značaja? To su izgrađeni pravni standardi uz sve mane i kritike koje možemo uputiti. Srpski tužioci, srpske sudije, čak i u ovakvom stanju, uz sve probleme koje smo imali, relativno uspešno mogu da se nose sa tim problemima. Šta je problem, gospodine Babiću? Kada osete da se politički različito postupa ili da se pruža podrška ili uskraćuje podrška, recimo, nekom događaju koji podrazumeva blokadu javnog saobraćaja, u zavisnosti od toga gde se to dešava. Onda to nema veze sa nehatom i umišljajem, niti će pomoći politička volja u parlamentu da izglasamo ovakav zakon. Sudije i oni koji ulaze u krivične postupke pre njih, pripremajući taj predmet koji dolazi pred sud, onda neće gledati u zakon. Osluškivaće ono što se dešava u javnom prostoru, u medijima, ponašanje političara, da li su jednaki u svakoj situaciji, bez obzira da li im to odgovara ili im ne odgovara. Zato mislim da je ova rasprava, koja je ovde trajala pola sata, valjda sve uverila da se u političkom diskursu nije mnogo promenilo. Onda tu više nisu bitne namere, nehati i umišljaji. Mislim na političke namere. Bitne su posledice koje se proizvode. Intervenisao sam na ovaj način i zbog koleginice Savić, koja ovde vrlo strpljivo čeka da govori o nečemu što je bio njen pokušaj da interveniše u zakonodavstvu. Ako sve baš ovoliko zatrujemo svakog dana ovom istom raspravom, nigde nećemo stići. Argument da nije dobro da se nešto podnosi po hitnom postupku jeste argument. To nije samo formalno.

Od toga je počeo gospodin Babić kada je govorio po ovom amandmanu.

Za mene je to razlika između posla parlamenta i onoga što ne treba da se radi. Ja mislim da ne treba koristiti one reči koje sam malopre upotrebio, a mislim da političkim argumentima treba raspravljati o tome da li je ispravno kao primedbu iznositi to da je posle 2000. godine drastično porastao broj zakona koji se donose po hitnom postupku. Jeste, gospodine Babiću, ali vi znate da polovinu 90-ih Skupština gotovo da nije radila i da je tada pre svega bila svedena na crveni i zeleni taster. Nemojte onda da to bude argument, zato što mislim da nije dobro. Ne može da bude argument za to da je uvek dobro ako je nešto po redovnom postupku, a nikad nije dobro ako je po hitnom. Zakon o budžetu je dobar primer za to. Duboko sam uveren da nije. Doneli smo prošle godine Zakon o budžetu, uredno, u zakonom predviđenom roku i budžet nije bio dobar. Zbog toga smo onda išli u rebalans budžeta. To je suština. Ako ste izabrali put da kažete da je formalan argument da je nešto po hitnom postupku, onda je i vaša argumentacija o budžetu isto tako formalna, a nije suštinska. Izvinjavam se, ova poslednja dva minuta, u pravu ste, gospodine Arsenoviću, nisu bila o suštini amandmana.

Gospodine Đuriću, mislim da se slažemo sa većinom stvari koje smo i vi i ja izrekli. Ne bih voleo da me iko pogrešno shvati, ali period za koji postoji analiza hitnosti i redovnosti postupka je od 2001. do 2012. godine. Znači, niti je pre toga bilo idealno, pa je sada eto sve pokvareno, nego sam želeo da kažem da je u godinama između 2001. i 2012. godine taj disbalans hitnosti i redovnog postupka prevagnuo na stranu hitnosti, što u principu nije dobro, jer je mnogo kvalitetniji i bolji zakon koji prođe redovnu proceduru, javnu raspravu i sve ono što ta redovna procedura i podrazumeva. Nisam želeo da omalovažim nikoga, ali samo da ukažem na taj disbalans koji je nastao u tih 11 godina. Naravno da mislim da ovo nije mesto i da Skupština nije mesto gde će se bilo kome suditi, niti da ćemo mi suditi, jer nismo ni sudije, ni advokati, niti učesnici u tom postupku. Ali, mislim da ćemo kao ljudi, a nadam se da ovde sedi 250 veoma uglednih ljudi, pokazati jednu snažnu podršku ukoliko zajednički kažemo – to je problem, evo ga predlog rešenja. Možda ga u prethodnom periodu nismo videli, ali hajde da ga sada podržimo i na taj način šaljemo poruku ne onima koji treba taj zakon da primenjuju i sude, već onima koji će to u budućnosti zbog takve poruke da ne izvršavaju i da ne planiraju takvo izvršenje. S druge strane, kako nazvati postupak kada pružiš ruku, osmehneš se i kažeš – hajde da radimo na ovome zajedno, a s druge strane dobiješ šamar? (Predsedavajući: Vreme.) Mislim da to pokazuje mnogo više o onome preko puta, nego o pruženoj ruci koja, nažalost, o važnim i bitnim stvarima u našem društvu sa druge strane ostaje u vazduhu. Samo 30 sekundi. Pričamo danas o krivičnom pravu. Civilizacija je nastala tako što je ukinut talion, pa kad neko nekome odseče ruku, onda reakcija vlasti na to nije da se i njemu odseče ruka. Mislim da to važi i u politici. Neću da sudim o tome ko je kome pružio ruku, a ko s druge strane uzvrati šamarom. Ali, za mene nije argument da se uzvrati istom merom. To je kraj replike. U pogledu amandmana, predviđeno je u članu 4. da se oblici 279. stav 2. koji se tiču nehata brišu. Mislim da je amandman na taj član apsolutno opravdan. Pored toga, moram još da iznesem, sigurno bi amandman bio bolji da zakon nije stigao 23. u proceduru. Znamo kad je počela sednica. Mi smo bili u prilici da krajem prošlog meseca predložimo amandmane, a na zakon Vlada, koja je bila dužna po pravilu u roku ne kraćem od pet dana pre početka sednice da da mišljenje o zakonu, to je uradila danas. Danas je 20. novembar. Vlada je pre toga trebala da da mišljenje. Vlada nije uradila to kraja marta, a neistina izrečena ovde da nije mogla da se opravdana intervencija gospodina Milivojevića ugradi u zakon nije tačna. Na odboru za pravosuđe danas ja sam predložio takvu intervenciju. Od svih prisutnih članova Odbora, koliko je glasalo za taj predlog? Jedan. Svi ostali nisu bili ni za, ni protiv, ni uzdržani, ćutali su jer nisu dobili političku naredbu. Lepo je ovo što sad dobijamo od predstavnika predlagača ovog zakona da će to trebati… ali što da čekamo ukoliko je to moglo danas da se uradi? Sve nešto čekamo. Do kada, ne znam. Gospodine Stefanoviću, imam jednu molbu za vas.

Konačno da neko počne da govori malo u interesu i radnika i građana. Bez imalo populizma, ja bih zaista volela da ova moja diskusija o amandmanu na član 5. bude upravo tako i shvaćena. Ovim amandmanom sam predložila da se briše reči: „postavljanjem prepreka na saobraćajnicama ili drugi sličan način“ Mislim da svi oni barem koji su pogledali zakon jasno znaju o čemu se radi. Naime, predložila sam da se doda jedan novi stav, stav 2. koji bi glasio: „Ako postavi prepreku na putnim i železničkim saobraćajnicama bez prethodnog označavanja i upozorenja građana i korisnika putnih i železničkih saobraćajnica na postavljanje prepreke, kazniće se zatvorom do tri godine. Dakle, postavljanje prepreka na putnim i železničkim pravcima može da bude krivično delo samo ako je izvršeno bez prethodnog označavanja ovih prepreka, bez prethodnog najavljivanja da su prepreke postavljene. Ovo nije uopšte beznačajno pitanje. Naime, ovom izmenom člana 290. važećeg zakona, po mom dubokom uverenju, možda će predlagač da me ubedi u suprotno, htelo se sprečiti blokiranje pruga i saobraćajnica od strane nezadovoljnih radnika. Ovo, po mom dubokom uverenju, predstavlja jedan vid odmazde i kažnjavanja države, svih onih radnika koji su na ovaj način pokušali da se izbore za svoje ugroženo pravo, da iskažu svoje nezadovoljstvo i da u krajnjoj liniji i javnost skrenu, odnosno javnosti ukažu na mnogobrojne probleme sa kojima se suočavaju. Odmah da bude jasno, ja uopšte nisam neko ko će i sa ove govornice i ko uopšte zastupa i podržava blokiranje saobraćajnica i puteva. Ja sam u više navrata, radeći svoj posao, upravo i sprečavala takve blokade, ali sam, nažalost, vrlo često odustajala od tog stava i onda na kraju, kada sam videla da apsolutno ništa drugo nije moguće, da nema mesta, da nema institucije u kojoj može da se razgovara, reši problem, da nada ili iznese stav kako nešto treba da se promeni, onda sam i sama pristajala na podršku i blokadama i putevima. Naime, ovde se radi o tome da niko nema pravo da, boreći se za svoje pravo, ugrožava prava drugih, ali ako vi nemate nikakve druge mogućnosti, ako vi radite, imate status stalno zaposlenog lica, a ne primate zaradu, ako krenete u penziju ili se spremate da idete u penziju, a onda konstatujete da vam staž nije decenijama ili godinama uplaćen, a pri tome nemate instituciju i mesto gde možete to da rešite, onda vam ništa drugo ne preostaje, nego da ovaj svoj problem iskažete na taj način što ćete blokadom ugroziti i pravo drugog. Iskreno se nadam i to bih volela da čujem od predlagača da nije bio ovo uzrok i povod promene člana 290, jer mnogo bi bilo bolje da mi ne lečimo uvek posledice, nego da nekada krenemo obrnutim putem i da počnemo da rešavamo uzroke. Puno je uzroka za ovakvu vrstu posledica u našoj državi. Institucije ne rade. U ovoj državi nema socijalnog dijaloga. Socijalno-ekonomski savet ne radi kao jedno mesto u kome se beskonfliktno rešavaju problemi. U krajnjoj liniji, u našoj državi mnoge druge institucije su zatajile. Zato je i moguće da neke firme postoje i da ne idu u stečaj i likvidaciju, a da godinama ne isplate zarade. Ne možemo ni dozvoliti parcijalno rešavanje ovih problema tako što će pojedini naši funkcioner, premijer, prvi potpredsednik ili drugi odlaziti i gasiti požare na pojedinim prugama. To je skoro bilo u FAP-u Priboj, pa ja sad evo postavljam pitanje kako će oni drugi koji su poučeni ovim primerom, u krajnjoj liniji videći rezultat neki blokadom pruga, sada moći da se bore za svoje pravo kada mi menjamo odredbe krivičnog zakona i te druge onemogućavamo da bez ikakve diskriminacije, ako su mogli jedni, mogu i drugi, isto rešavaju svoje probleme.

Izvolite. Hvala, gospodine predsedavajući. Poštovane kolege, poštovani građani Republike Srbije, ovim predlogom mislim da vidimo pravu prirodu ovog režima. Poslanička grupa najveće stranke u ovom parlamentu, tj. u ovoj vladajućoj koaliciji je predložila zakon koji u suštini šalje poruku svim ljudima koji teško žive danas u Srbiji. Veoma jasno u ovom predlogu zakona, koji Vlada nije imala ni minimalnu hrabrost da zajednički usvoji i predloži i kukavički izbegavala do današnjeg dana da da svoje mišljenje jer veoma dobro zna šta je zapravo napisano ovde, ona je ovo uradila, SNS, da bi poslala poruku onima u Priboju, onima u Kraljevu, onima u Kruševcu, u Kovinu, u Leskovcu, u Vranju – ako se budeš borio za tvoja prava, proglasićemo te za kriminalca. To je predlog ovoga zakona. Da govorimo srpski i otvoreno, umesto da se predloži nešto da bi se izbegle posledice, predlaže se da se kriminalizuju porodice onih koji izađu iz očaja na železničku prugu. Demokratska stranka se protivi ovome. Naš amandman briše ovaj predlog. Apsolutno ne shvatam kako stranke koje su nominalno socijal-demokratske orijentacije, poput SPS i SDPS, mogu da predlože jedan ovakav zakon, to jest da ga podrže ovde u Skupštini, jer ovo ide ka onom putu na koji mi upozoravamo već nekoliko meseci. Za građane koji su se pitali da li je tačno to što priča DS, a da idemo ka sužavanju sloboda, da idemo ka autorativnom režimu, dozvolite da vas sve podsetim o onome što se desilo u Priboju. Ljudi koji mesecima nisu dobili ni platu, kada su videli da neće moći da leče sopstvenu decu, da ne mogu da overe knjižice, onda su izašli na prugu, da bi privukli pažnju. Šta se onda desilo? Prvi potpredsednik je rekao, država, tj. ja ću doći ukoliko se sklonite sa te pruge. Pošto ne veruju više nikome rekli su – želimo da vidimo rešenje. Dok se to dešavalo, predsednik opštine Priboj, gospodin Lazar Rvović, nažalost on je pravnik po formaciji, je na javnom servisu, zato postoji video zapis, grmeo, rekao – nećete da ide sa pruge, ima da letite vi u firmi i ima da krenu velika hapšenja po Priboju. Sada ćete da vidite šta ćete videti. Šta se desilo? Došao je prvi potpredsednik. Našlo se neko, veoma privremeno rešenje, koje ne rešava zapravo ništa, nego samo da ljudi mogu da se leče. Gle iznenađenja, ni od smena, ni od hapšenja ništa. E, to je ta vaša pravda. To je vaš pravosudni sistem, i to su vaši principi i vrednosti. Ako mi se suprotstaviš, kriminalac si. Ako me slušaš, radi šta god hoćeš. Samim tim kao što u prethodno usvojenom zakonu, čiji je zapravo jedini cilj bio da se ukine sud u severnoj Kosovskoj Mitrovici, da bi mogli da počnu pregovori za ulazak u EU, da se ne lažemo, ovaj zakon ima kao jedini cilj da se pripremi bezbednosno, ako smem tako da kažem, usvajanje budžeta za sledeću godinu, vaših 500 miliona dolara od Svetske banke, da otpustite ljude i 200 miliona evra za beznađe i otpuštanje. Spremate Srbiju na masovna otpuštanja. Na desetine hiljada ljudi u najosetljivijim sredinama će ostati bez hleba, ali ne smete to da kažete tj. pripremate vašu policiju, pripremate odrede, da one koji žele da iskažu po sve racionalno obrazloženi gnev zato što im ne nudite ništa, evo šta poslanička grupa SNS ovde nudi. Poštovani građani Republike Srbije SNS vam nudi pendrek. To je ta politika. Demokratska stranka je protiv nje i borićemo se na terenu, videćete kako, i ovde u Skupštini na sve načine, da ljudi kojima je teško ne budu tretirani kao kriminalci, nego da im nađemo rešenje i neko bolje sutra. Gospodine Đeliću, pustio sam vas da govorite. Moram da konstatujem da ste najmanje govorili o amandmanu, samo to hoću da kažem. Dosta toga ste uvredljivo rekli, ali sam vas pustio da govorite. Zbog toga samo govorim da posle ne reklamirate i ne reagujete kada vam se bude adekvatno odgovorilo. Molim vas u tom smislu. Kada je prethodni govornik govorio o pendrecima, verujem da je mislio na one pendreke Dragana Đilasa i njegovog obezbeđenja, kada su jednom običnom građaninu Voždovca, koji je prišao da ukaže na nepravilnost, na nepravdu, odmah su skočili telohranitelji, odmah su tu bili pendreci, odmah je tu bilo privođenje, odmah je tu bilo svačega. Verujem da je govorio o tim pendrecima. U jednoj stvari mogu da se složim. Ljudi u Srbiji teško žive. Malo je posla, malo je novca, težak je život u Srbiji. Ali, ne mogu ni da zatvaram oči pred ovakvim najavama, a mnogo je bilo pompeznih najava i iz ovog doma Narodne skupštine i iz one sale u Kralja Milana. Sećamo se prethodnog govornika kako je skakutao najavljujući da ćemo biti članica EU, kako ćemo biti ne znam ti šta, kako smo statistički izašli iz krize, ali građani neće to da osete. Znate, građani Srbije pamte i veruju onoliko koliko im se i govori u prošlosti. Sa druge strane, ta katastrofalna otpuštanja, su gospodine Đeliću već bila u vreme Vlade u kojoj ste vi bili sastavni deo, u vreme Vlade gde ste nasledili 13,2% nezaposlenih, a ostavili u ovoj Srbiji više od 26% nezaposlenih. Tapšali ste Borisu Tadiću kada je najavio 200.000 novih radnih mesta. Genocid ste napravili sa otpuštanjima, i možete da kažete da će neko otpuštati i možete da spočitavate nekome, i možete da gledate u staklenu kuglu. Molim vas, Poslovnikom je zabranjeno dobacivanje. Reagovali ste na petoj sekundi čoveku, a svima vama sam dozvolio da prekoračite repliku bar 20 sekundi. Pokušavam da budem tolerantan. Nemojte tako.

Zašto? Opustio se gospodin, prethodni govornik i upotrebio je jednu reč krajnje uvredljivo. Dakle, zbog toga se ja vama izvinjavam što smo mi burnije reagovali, jer složićete se kada neko za jednu političku grupaciju kaže da je počinila genocid, to baš nije svakodnevna pojava, niti je nešto na šta treba ostati nem. Gospodin Babić zaslužuje opomenu za ovakav rečnik. Možda će sada ustati da se izvini, ali ga molim da ako ustane da se izvini da ne kaže – ako sam, pošto je ne sumnjivo utvrđeno da jeste. Ne možete stavljati DS u kontekst genocida, arijevaca kako je to radio Ivica Dačić, a da mislite da ćemo mi svi kao bele lale ovde da sedimo i budemo mirni. Zamislite šta bi mi mogli za njih da kažemo. Problem je što su posledice njihove vlasti ostavile rake po Srbiji i regionu. To je razlika i zato nije uredu da neko kaže da smo mi počinili genocid, jer to je uvreda za one narode, među kojima je i srpski koji su preživeli genocid. To je sramota, to je bruka i to je lice njihovog parlamenta koji tako energično brane, baveći se istraživanjem javnog mnjenja, a ne onim šta se zaista ovde radi i što nam je predsednik Skupštine umoran od sinoć, jer znamo šta mu se desilo, pa ne može da dođe na sednicu.

Ne znam ko je skakutao, ali građani koji sve pamte znaju ko je bio tada protiv ulaska u Evropsku uniju. Sećaju se dobro građani šta ste pričali tada, kako ste pretili, kakav ste doček spremali predsedniku Tadiću i meni po povratku iz Luksemburga. Sećamo se. Sećamo se čega se sećaju i građani Republike Srbije. Zbog toga mi danas kažemo – za vreme prve polovine vašeg mandata, vi ste već skoro na pola vašeg mandata, investicije su pale, cene rastu, podigli ste, tj. za koji dan ćete podići PDV na zejtin, na hleb, na šećer, na komunalije, na lekove. Jutros smo videli da nećete da uslišite ni ono što štampani mediji traže, a to je da se ne poveća PDV - i to ćete uraditi. Suštinski, ove promene koje predlaže SNS su zapravo prava priprema i, gospodine predsedavajući, ja sam sve vreme pričao o amandmanu, ako treba da vas podsetim, ovde se govori o amandmanu koji treba da briše član 5. gde SNS kaže da treba da postane krivično delo zaustavljanje prevoznog sredstva u železničkom saobraćaju protivno propisima. Ja sam sve vreme pričao o tome. I svako u Srbiji veoma dobro zna da je ovaj zakon po najvećem hitnom postupku došao u Skupštinu posle onoga što se desilo u Priboju. To svi znaju. Ovo je FAP zakon. Ovo je protiv svih onih ljudi koji ne znaju šta će sa sobom i sa svojim porodicama. Zato je naš amandman veoma jasan – brišemo ovu odredbu. Ne možemo rešiti muku ljudi tako što ćemo ih sve, i njihove porodice, proglasiti za kriminalce. Moramo da nađemo pravo rešenje. Zbog toga ćemo mi, i tu ću zaustaviti ovu moju repliku, u nedeljama koje dolaze izraditi plan za izlazak iz krize i za one najteže slučajeve, poput Priboja, Kraljeva, Kruševca, Leskovca, Vranja, pa i Kikinde, Sombora, Novog Pazara. To je ono što od nas očekuju naši građani i tamo gde SNS obezbeđuje 600 miliona evra u budžetu za sledeću godinu samo da bi otpustili ljude, a ovim zakonom hoće da im kaže da ako se bune onda su svi kriminalci, DS kaže – mi to ne želimo, mi ovo odbijamo i mi želimo da nađemo rešenje i programe da vas zaposlimo i da nađemo pravo rešenje za vašu budućnost i za budućnost vaših porodica. To je pravo rešenje i to će biti naša politika.

Šta reći posle ovoga?

Hteo sam da kažem da ja nisam za duple standarde, da u onom trenutku kada kolega, prethodni govornik podseća na neke stvari, onda je to legitimno, onda je to u redu, onda je to ispravno. Kada se to uradi sa ove strane, za sve nepravilnosti i za sve ono što je bahato napravljeno u Srbiji, onda je to loše, onda to ne sme, onda tu treba da se zatvore usta pred takvim stvarima. Sada se kuka nad zlohudom sudbinom nešto više od 24% nezaposlenih ljudi u Srbiji. Ko ih je ostavio bez posla? Za vreme koje vlade su oni ostali bez posla? A priča se, kao što nažalost stranka kojoj prethodni govornik pripada, ne može da izađe nikako iz predizborne kampanje, iz kampanje straha, iz kampanje pretnji, iz kampanje gde su najavljivane inflacije, nestašice, neće biti goriva, neće biti ulja, neće biti hleba, neće biti života u Srbiji, samo je život sa njima, sa ovakvim nastavkom i nezaposlenošću i svim ostalim. Ne, nije. Sada se ponovo gleda u staklenu kuglu, sada se ponovo za jedan zakon koji je nastao znatno pre svih problema koje naše društvo i ti ljudi u Priboju imaju, spočitava da je to u stvari rešenje za neke buduće stvari koje će se desiti. Sve ubuduće, to što su ostavili ljude bez posla u Srbiji, nema veze. Zaboravljeno. Platili su političku cenu, dovoljno je. Nije dovoljno. Sa druge strane, govore da će sada ova Vlada da napravi katastrofu. I tako dve godine. I tako u kampanji, i tako prilikom formiranja Vlade, i tako svakoga dana. Ja priznajem jednu stvar – jeste vam teže. Nema bahaćenja, nema otimačine, nema automobila, nema kabineta, nema svega toga, ali je važno da je građanima Srbije bolje. Povreda Poslovnika, Bojan Đurić. Član 27. moram to da kažem gospodine Arsenoviću. Javio sam se u trenutku kada je počeo da govori gospodin Babić. Vi ste ovo ispustili iz nekog reda. Slažem se, danas pokušavate na neki način da opominjete, ali post festum, govornike. Ako je počela rasprava o budžetu, onda i mi drugi u ovoj sali hoćemo da govorimo o budžetu, gospodine Arsenoviću. Zaista nije smešno. Mislim da je vreme važan resurs. Ako nije počela rasprava o budžetu onda nemojte da dozvoljavate nikome da govori o budžetu, nekome da odgovara na to, pa onda novi krug i tako nema kraja. Molim vas prekinite ovo.

Mislim da je pogrešno i 2013. i 2001. godine, da niko ne sme da bude na pruzi. Onda dođe reč – genocid, koja je strašna. To je stvarno nedopustivo. Onda vi objašnjavate kako niko u ovoj zemlji nije počinio genocid i sada vas podsećam na presude međunarodnih sudova o tome. Samo tonemo dublje. Zato postoje Poslovnik i pravila da ne bismo ulazili u takve rasprave.

Jednog momenta će i moje strpljenje izaći pa ću onda dovesti ovo do kraja, ovu sednicu dovesti do kraja, budite sigurni, na bilo koji način. Slažem se, jedna strana govori da oni govore po amandmanu, a u suštini govore načelno ili odlaze u političke teme. Potpuno ste u pravu. Slažem se sa vama. O svemu se govori, a najmanje o amandmanu. U tom smislu, od sada neću dozvoliti i svakoga ću prekinuti i opomenuti ko pokuša da pređe u načelnu raspravu mimo amandmana. Prihvatam vaš stav. Nije ovo pretnja, ali stvarno nema smisla. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 87. st. 2 i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam da će Narodna skupština danas raditi i posle 18 časova, ali ne duže do završetka pretresa u pojedinostima tačke 5. dnevnog reda sednice.